Já tedy budu pokračovat v otevřené rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Ano, takovou aktivitu jsem skutečně nečekal, takže končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pana zpravodaje. Není zájem, přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, garanční výbor se nezabýval po druhém čtení tímto tiskem. Tak jak byly načteny pozměňovací návrhy, máme před sebou pět hlasování.